Je to pro všechny nelehká situace. Děkuji jim za tu trpělivost, kterou stále mají.

Mimochodem máme řádnou schůzi svolanou, takže na ní je bez problému možné takovýto bod zařadit.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Nyní s přednostním právem je na řadě pan ministr, poté pan místopředseda Filip. Tak prosím, pane místopředsedo.

Pravda je, že je naší povinností na ně odpovídat.

To není žádná maličkost. A když si sledujeme trasování, tak zjišťujeme, jaké problémy nám to může způsobit. A chápu, že někteří i starostové malých obcí se chtějí zastat svých občanů, kteří mají práci v zahraničí, ale myslím si, že my hodnotíme situaci zejména tady a pro české občany vytváříme určitý stav, který jsme schopni zvládnout, a na rozdíl od sousedních zemí to také zvládáme lépe.

Teď mi dovolte, abych řekl ten pozitivní návrh.

Dovolte mi ještě jednu poznámku. Samozřejmě se můžeme utápět v malichernostech a vyčítat vládě to nebo ono.

Děkuji vám. Já vám děkuji, pane místopředsedo. Připraví se pan poslanec Kaňkovský.

Já chci jasně říci, že z mého pohledu jsme všichni v situaci, kterou neznáme. To, čemu čelíme, je největší bezpečnostní výzva pro Českou republiku od druhé světové války, a všichni se snažíme s tou situací vyrovnat a snažíme se ji zvládnout. A jak to chceme dělat?